Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych chtěla zareagovat na pana ministra Stanjuru. Pane ministře, my jsme reagovali pouze na to, co tady řekl pan premiér, a pokud vím, faktická poznámka je k danému tématu, které bylo před vámi. Já jsem bedlivě poslouchala, přišla jsem sem a pouze jsem na to reagovala. A když jsem se koukla zpětně, jak to probíhalo v minulých obdobích, kdy vy jste byli v opozici, tak to bylo úplně stejné, a nikdo tady nikoho nenapomínal z toho, že... Ano, já mluvím na vás. Já mluvím na vás, abyste věděl, že to říkám vám. Když jsem se koukla, jak tady probíhaly diskuse v minulém období, tak to probíhalo úplně stejně. My se omlouváme, pokud tedy nemůžeme ani mluvit věcně, nebo respektive fakticky, tak to už potom nemáme žádnou demokracii.

Cituji: